Je to v souladu s evropskými normami a pravidly, že předseda nebo předsedkyně, to je jedno, kdokoli to bude, jakákoli osoba, má spadat pod služební zákon? Já říkám že nikoliv, přestože u nás jsme si to tak nastavili. A druhý dotaz na pana ministra Mládka. Pane ministře, můžete říct termín, nebo naznačit, kdy bude ta notifikace, o které se tady pořád mluví? Jestli bude v únoru, jestli bude v dubnu nebo jestli vůbec bude v průběhu tohoto roku a my pouze prodloužíme další rok, kdy budeme vyplácet ty dotace a nebudeme vědět, nebudeme mít jistotu, že to je ve správné, že to není v nadsazené výši. Vážená paní předsedající, budu velmi, velmi stručný. Pokud se zákon vrátí do druhého čtení, bude přepracován, nicméně se stejným obsahem, a zákon bude schválen, tak situace paní předsedkyně bude stejná, jako byla do 31. prosince 2015. To znamená bude odvolatelná panem prezidentem pouze za jasně stanovených podmínek.

Děkuji a prosím s přednostním právem pana poslance Laudáta. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, točíme se v kruhu. Já bych skutečně chtěl, ať tedy premiér, pokud se týká stanoviska a chování vlády, protože tady jdou proti sobě dvě věci, resp. z pozice úředníka státní správy může ministr vnitra nebo dojde k pádu paní Vitáskové? Já bych chtěl, aby pan premiér tady řekl jednoduše, co se bude personálně dít příští týden, příští měsíc atd. atd. Slyšeli jsme tady, že pan prezident stávající ředitelku ERÚ neodvolá. Nejde mi o personál, ale mně jde o to, že skutečně tady ať se stane jeden, nebo druhý krok, v obou případech už tentokrát mohou hrozit nedozírné následky. Proto se o to tak zajímám a chci slyšet i jednoznačné stanovisko, co udělá vláda. Vy jste premiér, jste první, tak rozhodněte. Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj? Prosím, pane zpravodaji. Já jen zopakuji, že tady zazněl návrh na vrácení do druhého čtení, o kterém bude třeba hlasovat.

Nyní budeme hlasovat o návrhu na vrácení zákona do druhého čtení.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat a tento návrh zákona se vrací do druhého čtení,. Nyní mi dovolte načíst omluvu z dnešního jednání.

A pro členy organizačního výboru organizační výbor začne ve 12.50 hodin.